Já jenom připomenu, že v 90. letech se hrubý domácí produkt zvýšil ze 600 miliard na 2 biliony korun. Nominální průměrná mzda vzrostla z 3 tisíc na 12 tis. korun. Saldo státního rozpočtu v 90. letech bylo celkem minus 75 miliard korun, což je zhruba každoroční schodek této vlády. A stejně tak délka života se prodloužila o cca tři roky. To jsou ta divoká 90. léta. Je možné konfrontovat jednotlivé kroky transformace České republiky v těch 90. letech.

Nemáte žádné pevné datum... Dalším přihlášeným k programu schůze je paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Dopoledne ve středu. Je to jednoduchá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Novela řeší to, aby obě očkovací látky byly bez doplatku, samozřejmě pro tuto věkovou skupinu. A na novele je shoda napříč politickým spektrem. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejprve přistoupíme k hlasování o návrhu z grémia.

Zařazení tohoto bodu bude platné pouze tehdy, budeli tento den přítomen pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 2. Návrh byl přijat. A teď dále.

Je to tak? Zahájil jsem hlasování.

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 67. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Ani tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 5. Návrh nebyl přijat. Pan místopředseda Vondráček bere zpět protikuřácký zákon bod číslo 272.